Pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já budu pokračovat v tom, co říkali mí předřečníci, že už všechno bylo řečeno, že bych měl být krátký. Ta první, co mě naprosto fascinuje, že existuje nějaká směrnice, evropská směrnice, která má jasně danou část, která z mého pohledu by se měla jenom přeložit do češtiny a zveřejnit, a pak část, která je variabilní a o které bychom měli intenzivně diskutovat.

A fascinuje mě, jak se to liší od toho materiálu, který bychom měli schvalovat. A jak je tam spousta věcí navíc, v tom našem materiálu. Druhá věc, která tady také zazněla, a já bych ji jaksi zdůraznil na příkladě.

A řeknu vám důvod. Toto je můj mobil.

Ale drtivá většina nemocnit to takhle neřeší.

Pokud mám přístup do nějakého informačního systému kterékoliv z nemocnic, dostanu se k obrazové dokumentaci a k řadě dat jakéhokoliv pacienta v České republice, aniž by to ten pacient věděl. Byť to podle současné legislativy není možné.

Děkuji za pozornost. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych na chvilku soustředil vaši pozornost ke skutečnosti, že problematiku GDPR již projednával na svém jednání hospodářský výbor, který k tomu kromě jiného přijal následující usnesení, a to už v únoru tohoto roku, že hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyjadřuje znepokojení nad implementací GDPR v České republice a považuje stav přípravy implementace GDPR za nedostatečný. My se totiž můžeme oprávněně ptát, jaká byla role předchozí politické reprezentace, předchozí vlády, kdo vůbec o tom jednal, a jednal vůbec někdo, řekněme, na ministerské úrovni v Bruselu kromě úředníků o tom, že by to nemuselo být nařízení, že by to mohla být směrnice. Mě fascinuje, že nemáme u tohoto nařízení vyhodnocení dopadů této regulace do podnikatelského prostředí, veřejného sektoru apod. Přijímáme něco pokorně z Bruselu a ani si neuděláme vyhodnocení ekonomických a dalších dopadů. Já jsem přesvědčen o tom, že i když je to nařízení přijaté na bruselské úrovni, tak český stát má i v těchto oprávněných případech znát dopředu dopady podobných regulací na našem území a pro naše občany.

Mě zaujalo, že je měsíc do implementace, respektive do platnosti nařízení na našem území, a teď ocituji připomínky a problémy z prezentace Hospodářské komory, mě překvapuje, že podnikatelé ještě dnes říkají, že by uvítali metodické pokyny pro zavedení GDPR. Máme měsíc do platnosti nařízení a stále nemají podnikatelé metodické pokyny! Druhý bod.

Podle informací z průzkumu Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků vyplývá, že dvě třetiny malých a středních firem pracují s cizími daty. To znamená, že toto nařízení a aplikační zákony, které tady budeme schvalovat, se budou týkat mimořádného množství podnikatelů.

Místo toho, abychom v Evropě používali osvětu zejména mezi mladými lidmi o tom, že osobní data jsou cenná a měli bychom k nim takto přistupovat a přirozeně je chránit, místo toho, abychom vedli společnost přirozeně k úctě k osobním informacím toho druhého

Děkuji, pane předsedající.

Takže se obávám, aby se to neminulo účinkem. Je to nařízení, které začne brzo platit. Já souhlasím s tezí pana zpravodaje Bendy, že Úřad pro ochranu osobních údajů by měl být primárně ten, který radí podnikatelům, jak naplnit požadavky GDPR, a nikoli ten, který primárně sankcionuje. Měli bychom hledat všechny možnosti, jak tyto dopady pro další činnost zmírnit. Ale protože GDPR se týká podnikatelského prostředí, chci navrhnout v podrobné rozpravě, aby návrh zákona byl přikázán k projednání i hospodářskému výboru.